Projednávání tohoto bodu jsme přerušili ve středu 12. července v obecné rozpravě. Vidím, že místo u stolku zpravodajů už zaujal pan ministr financí Zbyněk Stanjura.

Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. O slovo je přihlášeno 37 poslanců, jeden ministr s přednostním právem, ale také byl přerušen pan poslanec Kamal Farhan ve svém vystoupení včera. Proto má možnost pokračovat, a má zájem o pokračování. Takže vás, kolegyně a kolegové, požádám o ztišení.

Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k projednávanému bodu. Já začnu od konce. Ten svůj projev, který se měl připravený včera, jsem změnil, a jak jsem už řekl, pokusím se demonstrovat, co se týká změn ve zdravotnictví, co se týká změn v DPH, a budu se věnovat datům, to znamená, že se budu držet čísel, nebo pokusím se držet čísel, beru si k srdci to, co řekl pan ministr Stanjura, vrátíme se k datům. A pokud jsem nenašel zdroj, tak řeknu, že jsem ten zdroj nenašel. Takže první otázka moje je, že bylo řečeno, že bude uspořeno 3,2 miliardy, a to se opakovalo v minulých týdnech. Já si myslím, že toto je nepravda, a tuto nepravdu se pokusím zde vyargumentovat.

Co řekl člen Národní rozpočtové rady, tak ten to vlastně potvrdil.

A teď se krátce, nebo mám to tady na jednu stránku, pokusím říct, že není možné dojít k částce 3,2 miliardy. Možná budu přesvědčen, protože nebudu, bude někdo mít jiný zdroj dat. Na druhou stranu já si myslím, že jsem tomu věnoval dost času, takže prostě k té částce nedojdeme. Tak za prvé, zdravotnické prostředky jsou dnes ve dvou sazbách.

Přesun do dvanáctiprocentní sazbě znamená, že budou hrazeny ze zdravotního pojištění, a tam zdravotní pojišťovna ušetří, snížená sazba se automaticky propíše do úhrady, a tato kategorie představuje 12 miliard korun. Úspora systému veřejného zdravotnického pojištění tímto snížením je 360 milionů korun, což je 0,36 miliardy korun. Nehrazené zdravotnické pomůcky, které si ve výdejně, v lékárně kupuje pacient sám, tam ušetří pacient. Kolik ale ušetří, to nikdo neví, protože ta data nejsou dohledatelná.

Tato kategorie představuje 18 miliard korun, dle vládního konsolidačního balíčku se v této kategorii nic nemění, jestli jsem se to správně dočetl, tudíž nic nepůjde do dvanáctiprocentní sazby, takže bez dopadu pojišťoven a na pacienty. Podle mě je nepravda, že si říká, že zlevní všechny zdravotnické prostředky. Léčivé přípravky, které dnes pacienti vyzvedávají v lékárně, jsou dnes všechny desetiprocentní sazbě.